Protože já mám opravdu z toho pocit, že to je jenom rétorika, a že pokud vláda přijde s tím, že se má dát občanům 30 miliard na slevách na úsporném tarifu, tak vy prostě jenom prohlásíte, že to bude 60 miliard, a vždycky jenom tu částku zdvojnásobíte, aniž byste si uvědomovali, že musíme dávat z toho, co máme. Nemůžeme dávat na dluh, nemůžeme dávat na dluh dalších generací, a to platí nejenom ve finanční oblasti, ale to platí i v oblasti zodpovědnosti za přírodu, za planetu, takže ta další vystoupení opoziční od pana Fialy, který tady zase démonizuje lidi, kteří se zajímají o životní prostředí, který zpochybňuje vědeckou shodu na tom, že dochází k oteplování, že člověk se musí starat o to, aby produkoval méně emisí oxidu uhličitého a že se musíme starat o to, abychom prosadili klimatické cíle...

Takže to bych prosil, aby se tady nezpochybňovalo. Pokud jde o to, kde na to vzít, to si myslím, že je ta zásadní otázka, kterou bychom tady měli zodpovědně řešit, protože jestliže nikdo nezpochybňuje, že je potřeba pomoci občanům, ale musíme říci, kde jsou ty nové výnosy.

Diskutuje se o nich, jsou to ty mimořádné zisky energetických firem, jsou to příspěvky bank, které měly dávat dobrovolně, a tady myslím, že jsme na jedné lodi s ANO, které zřídilo fond, do kterého měly banky dobrovolně odvádět peníze na projekty. Takže to jsou zdroje, které se musí začít plnit, i závazky a sliby v memorandu, které se dneska nedodržují. A o to bychom usilovat měli, abychom ty peníze na pomoc občanům získali. A teď bych se ještě krátce věnoval skutečně vystoupení naší nacionalistické části opozice. K tomu, co vystupoval pan Okamura, protože byl to právě on, co tady vystupoval s tím, že tato vláda je zaprodaná člověk, který tady systematicky velebil Rusko, člověk, když se podíváte na jeho facebookový profil, tak tam najdete mnoho a mnoho příspěvků, kdy vyzdvihoval pana Putina. Jedinou věc, za kterou bych ho chtěl ocenit, je, že v sobě našel tolik svědomí, že ty příspěvky skryl na Facebooku, že už tam nemá to velebení Putina a že skutečně ten nacionalismus do budoucna snad bude profilovat tak, že to bude nacionalismus český, nikoliv nacionalismus ruský. Pokud chce začít s úsporami, může samozřejmě začít u sebe, a my jsme to tak my jsme nechtěli ten návrh, a to říkám otevřeně, návrh, aby se snížila daň z přidané hodnoty, protože by to pomohlo těm nejbohatším.

Tisícovku bychom mu slevili na daních, peníze, které potřebujeme alokovat těm nejpotřebnějším. Ne! Proto jsme šli cestou úsporného tarifu a peníze půjdou tam, kde jsou potřeba pro normální lidi, a nikoliv pro nejbohatší vrstvy. Ano, trvalo to delší dobu, ale nakonec jsme dospěli k řešení, které je úsporné, které motivuje k šetření a které je i sociálně spravedlivé a férové vůči občanům. A za to já bych chtěl naší vládě poděkovat.

Jako kdyby to byla tato vláda, která rozpoutává nějakou válku.

Takže ještě jednou: děkuji, že se nám podařilo prosadit tento férový a střední třídě i v podstatě širokým vrstvám pomáhající úsporný tarif.

Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek, první v pořadí vystoupí paní poslankyně Peštová. Já bych samozřejmě chtěla zareagovat na pana poslance Michálka. Pane poslanče, kdybyste tady seděl prostřednictvím pana předsedajícího od začátku, tak byste slyšel projev paní poslankyně Ožanové, která tady samozřejmě vzpomněla určité memorandum, které bylo podepsáno mezi hospodářským výborem a mezi ministerstvem průmyslu a které se samozřejmě nenaplňuje, bohužel v tom smyslu, že ministerstvo průmyslu vůbec nekomunikovalo a vůbec nedávalo nějakou zpětnou vazbu, ale ono nedávalo vůbec žádnou vazbu. Vůbec žádnou vazbu!

Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, toto jsou pozměňovací návrhy. Viděl jste to?

A proto tady je ta diskuse, která tady je. Já jsem tady zmínila, že ten zákon byl v mezirezortním připomínkovém řízení tři dny. Zdá se vám to normální, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího?

Je to tak, pane předsedající, děkuji moc.

To není pravda!

Příspěvek na mobilitu, my už ho máme dávno v systému a dávno už ho projednala vláda, ale samozřejmě že tato vláda nic takového nemá, jenom to slibuje.